Děkuji.

K tomu mě vedou nalezené chyby, které byly bohužel v rámci projednávání návrhu novely v minulosti přehlédnuty a jejichž úprava je potřebná k tomu, aby se sjednotila úprava v oblasti samospráv.

Cituji: Vlastníci...